A my nechceme žádného.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím odpovím panu předsedovi Faltýnkovi.

My jsme pouze odmítli jít na partikulární jednání, které bylo bez hnutí ANO. To je pravda. Ale to je úplně něco jiného. Takže prosím lépe poslouchejte.

Komunisty byl násilně dosazen předtím vyloučený člen za předsedu.

Myslím si, že takovou spolupráci rozhodně nemůžeme označit za svobodnou a rozhodně ji nemůžeme označit za něco, co by mělo sloužit k pobavení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Dvě reakce, vaším prostřednictvím, k panu předsedovi Faltýnkovi.

A druhá věc k panu předsedovi Kováčikovi. Nikde ho zde nevidím. Za sebe mohu konstatovat pouze to, že je mi líto, že stejným způsobem nevystupuje i sociální demokracie. Ono se snadno ukazuje na lidovce, ale je potřeba říct, že i členové sociální demokracie byli vražděni, mučeni, zavíráni a přinuceni k emigraci. Myslím, že je načase, aby i sociální demokracie začala zmiňovat tuto svoji historii, protože je její součástí a nemůže se od ní distancovat.

To je ta hlasovací koalice, o které mluvíme, a vy se jenom stydíte to přiznat.

Realita je ale jiná, viděli jsme to při volbě volební komise, vidíme to při volbě mandátového a imunitního výboru, za chvíli to uvidíme při volbě předsedy Poslanecké sněmovny. To je prostě fakt. Kdo dneska navrhl pana poslance Grospiče, abych nikoho neurazil, do čela výboru?

Musím všem stejně, musím všechny upozorňovat, pokud čas uplyne. Děkuji za slovo.

K vyjádření pana poslance Faltýnka, že Demokratický blok je Kalouskův blok chci říct, že to bohužel není pravda.

Po něm pan předseda Fiala a další. Děkuji za slovo. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího poděkoval za odpověď předsedovi Demokratického bloku panu Kalouskovi.